Česká republika by měla využít unikátní příležitost a v horizontu desetiletí postupně stlačovat poměr státní důchod mzda.

No, to bych chtěl rád dodat.

Takže to má základ. Ale to tady byl ještě pan místopředseda Skopeček.

Takže valorizace důchodů podle cen není žádná tragédie. V praxi jsou penze valorizovány podle cen nebo podle kombinace cen a mezd. Tento pasivní přístup může českému důchodovému systému hodně ulehčit. Občané by měli vědět, že když si nebudou spořit na stáří, budou mít životní úroveň pouze na úrovni životního minima.

Měnit parametry průběžného systému s cílem pozvolna snižovat jeho váhu na zajištění ve stáří. Samozřejmě je nutné hledat úspory v rámci stávajícího systému.

No, tak to tedy už vůbec ne.

Takže my tedy rozhodně s tím jako SPD nesouhlasíme, aby se zvyšoval věk odchodu do důchodu.

Takže sice se prodlouží, ale také se prodlouží jejich věk, který už ti lidé tráví s nějakými nemocemi. Tak vidíte, to je docela zajímavý materiál. No, je to zajímavé, jak někteří tihleti ekonomové to vidí prostě opravdu dost poměrně asociálně, myslím tu situaci.

Kdyby se průběžný systém vyrovnával pomocí zvýšení sazby důchodového pojištění, přispívalo by to k vyšší nezaměstnanosti. Další navýšení sazby důchodového pojištění by oslabilo podněty k investování, vyvolalo distorzi na trhu práce a zpomalovalo hospodářský růst.

Výhrada vůči tomuto řešení není principiální, ale odmítá dluhové financování této operace. Budeli úleva na důchodovém pojištění jednou vyvážena vyššími daněmi, nemá smysl. No, logicky.